Já děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych se ještě, byť trošku se zpožděním, chtěl vyjádřit k tomu, co tady říkal pan předseda Cogan, vaším prostřednictvím, pane předsedající.

A prosím, neříkejte, že covid byl pro někoho štěstí.

Takže čísla, pane poslanče.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Ale každý, kdo pracoval v nějaké firmě, ví, jak negativní dopad má jakékoliv zvednutí na firmu, na její konkurenceschopnost, na prodej výrobků a tak dále.

Pardon, děkuji. Děkuji.

Děkuji. Faktické poznámky stále přibývají. Děkuji za slovo. Já bych rád vaším předsednictvím, prostřednictvím, pardon, rád bych vaším prostřednictvím reagoval na pana místopředsedu ohledně toho grafu.

Jak graf je váš, tak rozpočet je váš a v podstatě vy jste udělali tento graf, akorát jste nám neřekli, že kdybyste tady byli vy, tak váš střednědobý výhled rozpočtu byl ještě horší než ten, který nám tady vyčítáte.

Počítáme s energetickou krizí a máme tady ty rozpočty stejně takto vysoké. Ale vy jste s tím nepočítali a rozpočtovali jste to ještě víc, než máme teď, když jsme ve faktické situaci, kdy se musíme potýkat s migrační krizí, kdy se musíme potýkat s energetickou krizí.

Prosím, pokračujte.